ODS a s ní celá vláda a všechny vládní strany si tak jednoduše přejí návrat a rozmach šedé ekonomiky, jinak si to nedokážu vysvětlit. Elektronická evidence tržeb v současnosti vlastně nevadí nikomu, koho se týká. Z nějakého důvodu vadí jen a pouze současné vládní koalici. A proč? To je myslím nade vše jasné. Co ale zřejmě nevadí, je propad příjmů státního rozpočtu, které byly na EET navázány. Ministr Stanjura a s ním celá vláda opakuje, že jsme jako vláda nechali veřejné finance v rozvalu. Není to pravda. Potvrdil to i Eurostat, který Česko potvrdil jako šestou nejméně zadluženou zemi Evropské unie. Neustále navíc slyšíme, na co všechno chybí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravujeme o 13 miliard. Jde o 13 miliard ročně. Každý další rok, kdy bude vláda plakat nad vysokými schodky, může vinit jen sama sebe, když se dobrovolně zbavila jednoho z nástrojů na lepší výběr daní. Ministr Stanjura má zkrátka stranické zadání zrušit EET. Zároveň ale bude plakat nad stavem rozpočtu, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě, a bude občanům i podnikatelům ordinovat úspory a utahování opasků. Pojďme si říct jasně a upřímně, jaký je důvod pro zrušení EET, proč tato vláda ruší nástroj pro boj s šedou ekonomikou a jde tak přímo proti svému programovému prohlášení. Má snad koalice jiný lepší plán? Na všechny otázky je odpověď jednoduchá. Tato koalice má jediný program. Není to ani pomoc lidem, není to ani zdravotnictví, kterému peníze berou. Je to logické. Slepenec pěti naprosto nesourodých stran, které mají jedno jediné pojítko, a to je Antibabiš stejně jako Piráti ruší stavební zákon, který získal ocenění Zákon roku a který by rozhýbal stavební řízení, jen proto, že ho schválila Babišova vláda, tak z úplně stejného důvodu tu dnes projednáváme zákon o zrušení EET. EET je úspěšný projekt Andreje Babiše, každý ho s ním má spojený, a tak přestože funguje, objektivně narovnal tržní prostředí a přinesl do státní kasy peníze, tak je potřeba jej zrušit. Já vnímám, že jste se za těch několik let vmanipulovali do situace, kdy si asi říkáte, že vám již nic jiného nezbývá, i když víte, že neděláte dobře. Řešení ale existuje: dobrovolné EET. Šedesát procent! Zkuste konečně méně Antibabišpolitiky, začněte pracovat skutečně ve prospěch občanů a firem. Je nejvyšší čas. Zkrátka, i kdybych sebevíc chtěl, nenapadá mě jediný rozumný důvod, proč elektronickou evidenci tržeb zrušit. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí zákona ve třetím čtení. Snad úplně dnes naposledy, kolegové.

Některé obory i z těch malých firem vůbec nemají možnost nemít všechno pod kontrolou.

Já myslím, že ne. Měl se možná nechat zaměstnat a pracovat v nějaké firmě, která za něj řádně odváděla do společných peněz zdravotní, sociální a na závěr roku zaplatila do státní pokladny daň z příjmu právnických nebo fyzických osob.

Děkuji za pozornost. Děkuji a už nyní nevnímám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, takže ji končím. Není. Nemáme nic hlasovatelného, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uložen pod číslem 1401 a byl podrobně odůvodněn v obecné rozpravě. Děkuji vám. Také děkuji. A opět se táži pro pořádek, zda je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj nemá, pan navrhovatel také nemá.